Pevně doufám, že i na základě dnešní debaty se znovu vrátíte k věcným důvodům, které tu zaznívaly, a ten postoj přehodnotíte, protože tady je opravdu unikátní situace, kdy klíčoví partneři v územích říkají: Ne, takhle to nedělejte, je to věc riziková, která se ve výsledku postaví proti zájmu na dalším stavebním rozvoji v České republice. A to je společný zájem.